Další přihlášku zatím neregistruji. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Chtěl bych na počátku uvést, že nejen já, ale i klub Občanské demokratické strany podporuje to, aby návrh postoupil do druhého čtení, protože v některých zásadních principech přináší jednoznačně pozitivní změny, ať už je to sjednocení poplatků a zejména jejich výše.

Nechci se vyjadřovat nějak detailněji k problematice ubytování prostřednictvím digitálních platforem. To je záležitost, která, si myslím, je především omezena na hlavní město Prahu, případně na Brno a některá další.

To je speciální záležitost.

Náklady s tímto související jsou velmi vysoké. Je to velmi široké téma, které nepatří přímo do tohoto bodu, ale já tady speciálně upozorňuji právě na tuto 60denní hranici.

A podporuji v tomto smyslu ten základní směr, který tady předložil pan poslanec Veselý a který reaguje na tuto skutečnost.

Takže bych si závěrem dovolil říct to, že my v principu podporujeme tento zákon. Řeší problém, který zde dlouhodobě řešen nebyl sloučení poplatků, zvýšení sazby , ale upozorňuji na tu speciální část, která se týká právě ubytoven, které ve městech, jako je město Plzeň, slouží pro agenturní zaměstnance. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Dobrý podvečer všem. Já tady v tuto chvíli nemám dalších poznámek, ani přihlášení do rozpravy, stejně tak to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Prosím. Děkuji za slovo. Já se pokusím na některé věci odpovědět. Jinak samozřejmě chápu, že všechny podněty, náměty probereme ve výborech. Jenom asi je potřeba si na začátku říct, že skutečně lázeňský poplatek a poplatek z ubytování primárně vždycky sloužily jako turistické taxy. Také je potřeba samozřejmě tento princip tomu zákonu nechat.

Těch 60 dnů právě hovoří o tom, že se mělo jednat o krátkodobé turistické cíle. To znamená, tam byla velká debata, protože právě to, že se to netýká ubytoven, protože to je maximálně 60 dnů, tak se také respektovalo to, že se to nebude týkat dětí na kolejích, které samozřejmě v průběhu třeba letních prázdnin opouštějí koleje, pak se to nabízí jako turistický cíl, ale pak se tam ty děti zase zpátky vracejí. Padala tady debata o tom, kdo co vlastně komu kde platí, tak jenom tady bych doporučila Sněmovně opravdu § 3f, kde je jasně napsáno, že plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a plátce poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.

Takže tady je potřeba to ještě v těchto věcech dát do souladu. O občanském zákoníku už jsem hovořila. A znova říkám, co se týká ubytoven, tam skutečně bylo respektováno to, aby se to nedotklo lidí, kteří jsou v tom daném místě kvůli výkonu povolání, anebo právě dětí na kolejích, ale samozřejmě bude to procházet ještě předmětem dalších debat. Objevily se tady tři faktické poznámky. Bohužel jsme v závěrečných slovech, takže já už nemůžu dát prostor k faktickým poznámkám. Prosím. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já doufám, že ne , a myslím si, že najdu většinovou shodu na plénu. Ke kolegům.

Já jsem zaznamenal tento požadavek, určitě se o tom v rozpočtovém výboru budeme bavit při projednávání této novely, ale je potřeba si uvědomit, že opravdu, tak jak tady avizovala paní ministryně, se jedná o poplatek, který je turistického charakteru. Je to fiskální záležitost, čistě fiskální.